Já si nemyslím, v souladu se svými kolegy, že je to dobře. Chtěl bych vyjádřit svoji úctu a respekt jednomu jedinému významnému sociálnímu demokratu, který ze stejných důvodů nehlasoval pro tento zákon, protože si o tomto návrhu, o tomto názvu a o jeho zneužití myslí totéž co já. Já děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Dalším přihlášeným s přednostním právem nejprve pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura, po něm řádně přihlášená paní poslankyně Válková. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Já bych také mohl odsud mohl říkat, co udělá náš klub nebo naše frakce. A já to neudělám. My nepodpoříme ani jednu verzi.

Nechceme mluvit tu o tom, tu o tomhle. A tady projednáváme lidovou tvořivost mnoha našich kolegů. Zákon, který je zcela zbytečný, nikdo ho nepotřebuje, kromě individuálních návrhů jednotlivých poslanců.

Vy máte většinu v Poslanecké sněmovně. Takže místo mnoha mnohem důležitějších věcí tady ztrácíme debatu, posloucháme komunistické historiky, kteří nám s vážnou tváří tady říkají, jak to bylo v českém středověku, a my se tváříme, že nic důležitějšího nemáme na práci. My jsme navrhovali mnoho jiných bodů, důležitějších.

A my bychom nehlasovali pro, ani kdyby tento nápad paní poslankyně Válkové neprošel, protože je to prostě zbytečný návrh zákona. Nic víc, nic míň. A možná vy, kteří tak rádi regulujete, byste mohli příště novelizovat tento zákon a určovat nám, co můžeme dělat nejenom ve dnech, nebo ve vybraných státních svátcích, ale mohli byste nám tedy doporučovat, případně zákonem uložit, co máme dělat ve významných dnech, kterých máme v kalendáři opravdu plno, a za chvíli budeme mít kalendář, kdy bude výjimka, že nebude žádný významný den, nebo takzvaně obyčejný den. A na to se fakt těším.

Pardon, paní poslankyně , s přednostním právem pan předseda poslaneckého sociální demokracie Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Jen dvě poznámky. Já se snažím nevystupovat ke všemu, protože kdybych měl reagovat na všechny ty polopravdy, které tady zaznívají, tak bych tady skutečně byl velmi často. Ale teď jsem se nakonec odhodlal. Tak za prvé, kdybychom se podívali, jak vystupovali zástupci jednotlivých poslaneckých klubů k tomuto zákonu, tak já mám pocit, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, že ODS by vzhledem k počtu poslanců byla na čele. Tak to za prvé, pokud tady vyčítáte, že s tím ztrácíme čas a věnujeme tomu neúměrně dlouhou dobu. A za druhé, prostě jste to vy a další opoziční strany, které neustále mluvíte o opozičním okénku takzvaném, ten pojem už zná celý stát. A tohle byl jeden z těch zákonů, který jste si jako opozice vynutili, aby byl projednáván. Prostě to jsme nevybrali my, my jsme se vám snažili vyhovět. Ale děkuji vám za tu připomínku a já vám slibuji, že ode dneška budeme alespoň my za sociální demokracii velmi pečlivě zvažovat, které opoziční návrhy připustíme na projednávání. Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající.

A setkávám se s tím i při výuce na vysoké škole, kde mě na to často upozorňují. A ještě dovolte poznámku k Elišce Přemyslovně. Já už jsem to tady jednou také emotivně říkala, tak se teď pokusím být jen velmi stručná.

A nějaké takové ty historické analýzy, do jaké míry kdo ji obdivoval nebo neobdivoval, to už si troufnu nazvat spíš kvazihistorickými analýzami, protože na skutečně objektivní fakta těžko přijdeme. A operovat s tím v Poslanecké sněmovně jako s argumentem, proč by ten název měl být změněný, mi připadá přinejmenším nedůstojné poslaneckého vystoupení. Takže samozřejmě velmi ráda budu hlasovat pro senátní návrh. Děkuji paní poslankyni Válkové. Omlouvám se svým kolegům Stanjurovi a Kalouskovi, pánům poslancům, jejichž přihlášku jsem opomněl. Prosím nejprve pan předseda Kalousek. Není třeba se omlouvat, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Sklenáka, ale pak bych stejně musel reagovat na paní poslankyni Válkovou. Já se nechci přít, každý to cítíme jinak. Ale přece jenom, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, se ohrazuji proti tomu, že má připomínka byla demagogická. Moje připomínka vyjadřovala cítění poměrně velké části veřejnosti, včetně studentů.

Na vás se zase obraceli jiní studenti.

Ale prostě Sněmovna rozhodne.